Snižujeme administrativu.

Moje daně, na kterém intenzivně pracujeme a jehož podrobnější fungování jsem představila minulý pátek na pracovní snídani s médii.

Bojujeme proti nepoctivým směnárníkům, kteří naši zemi dělali ostudu.

Jsou potřebná a užitečná. Možná tady jen mohla být o pár let dřív. Možná stačilo nedělat si naschvály a místo zbytečných obstrukcí a snahy o zviditelnění přemýšlet a hlavně pracovat tak, aby se Česká republika měnila k lepšímu co nejrychleji.

Pane předsedo, máte slovo. Vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, vážení občané, opravdu není líp. Alespoň ne v tom smyslu, jak se nám snaží pan premiér Babiš a jeho lidé prezentovat. To, že se máme nejlépe od revoluce, i když situace mnohých lidí je stále žalostná, skutečně není díky premiérovi ani vládě Andreje Babiše.

Těch třicet let od revoluce, to je třicet let demokratického vývoje v České republice. Díky tomu se dnes máme líp.

Proto se naši lidé mají líp. Ne díky krokům vlády premiéra Babiše. Zeptejme se tedy jinak. Kde bychom mohli být a jak bychom se mohli mít, kdybychom měli normální vládu, která většinu svého času věnuje rozvoji a skutečnému potenciálu České republiky a jejích lidí, namísto abychom opakovaně museli řešit problémy jejích členů a jednotlivých ministrů a jejich přihrávání nebo nahrávání ekonomické elitě, hrstce vyvolených podnikatelů v České republice. V případě premiéra hovořím o jedné a té samé osobě. V Česku vládne trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů a vláda tohoto premiéra má řadu nedostatků a nečiní řadu důležitých kroků. Není pouze názorem opozice, že skutečně kroky, která tato vláda činí, ohrožují nezávislost justice. Vláda nebojuje s korupcí, ba naopak podněcuje klientelismus ve státní správě. Neinvestuje tam, kde má, a hospodaří se schodkem. Nestaví dálnice. Nezvládá financovat sociální služby, nereflektuje potřebu moderního školství, ignoruje v řadě svých návrhů životní prostředí a rozdává důležité posty zejména za loajalitu. A já bych takhle mohl pokračovat dál, ale ve svém dnešním vystoupení bych se chtěl soustředit na dvě oblasti.

Takže ta první oblast trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů. Na enormní střet zájmů premiéra Andreje Babiše upozorňujeme s Piráty od té doby, co jsme vstoupili do Poslanecké sněmovny, a i předtím naše kvalitní analýzy a právní analýzy podpořily i závěry auditu Evropské komise, které dorazily do ČR v květnu.

Ostatně toto byl i argument premiéra, že při některých jednání vlády odcházel za dveře.

Je to čerpání dotací. A teď, když přišly ty audity Evropské komise a pan Babiš je přistižen při činu, tak všechny osočuje, kope kolem sebe, zpochybňuje závěry tohoto auditu a křičí doslova, že nikdy neodstoupí. Já věřím v nestrannost právníků, auditorů i odborníků Evropské komise a stejně tak věřím i rozhodnutí, finálnímu rozhodnutí soudu v ČR. I když ve většině tedy západních demokracií by premiér s takto pošramocenou pověstí už dávno odstoupil. Takže pokud se porovnáváme s těmi západními vyspělými demokraciemi, tak v tomto jaksi trochu pokulháváme, ale na to žádné žebříčky, kterými bychom se tady mohli procházet, jak máme zodpovědné politiky, bohužel nejsou. A já tady dnes stojím s čistým svědomím jako předseda strany, která nenese žádný historický cejch korupčních a klientelistických vazeb. A musím říct, že Piráti se nebáli řešit korupci před Babišem i za Babiše. Pane premiére, mě by zajímalo, jak to vidíte vy, nebo jak cítíte když se díváme na tu společnost, která je rozdělená jak vnímáte to, že jste do této agonie svým nezodpovědným chováním naši zemi dostal.

Já si zjednám klid ve sněmovně.